Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Jde o pozměňovací návrh pana poslance Adámka, kterým vkládá nový novelizační bod, nově upravuje text § 40 odst. 4. Týká se ochrany autorského práva. Upravuje právo na náhradu škody, bezdůvodné obohacení, neoprávněné nakládání s dílem bez potřebné licence. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o M1.

Je to hlasování 219. Dále budeme hlasovat o A5. Jde o pozměňovací návrh školského výboru. Pouze vkládá odkaz na § 37 odst. 2. Stanovisko garančního výboru je doporučující. Zahájil jsem hlasování o A5. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování 220. Přihlášeno 161 poslankyň a poslanců, pro 29, proti 95. Návrh nebyl přijat. Jde opět o pozměňovací návrh pana poslance Koníčka. Vkládá nový novelizační bod. V § 94 odst. 1 vkládá odkaz na § 3 a dosavadní odstavec 2 zrušuje. Jde o přiměřené použití jednotlivých ustanovení hlavy první zákona i v případě pořizovatele databáze. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

Kdo je proti? Je to hlasování 221. Přihlášeno 161 poslankyň a poslanců, pro 29, proti 108. Návrh nebyl přijat. Nyní budeme hlasovat o M2. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Adámka. Týká se obecných ustanovení k výkonu kolektivní správy. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o M2. Kdo je proti? Je to hlasování 222. Přihlášeno 161 poslankyň a poslanců. Další bude hlasování o E7. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka. Týká se povinné kolektivní správy. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Stanovisko pana ministra?

Návrh nebyl přijat. Tento pozměňovací návrh je totožný s N2 pana poslance Kořenka, a proto N2 bude dále nehlasovatelný. Jde o pozměňovací návrh školského výboru. Týká se rozšířené kolektivní správy. Stanovisko garančního výboru je doporučující. Zahajuji hlasování o A6.

Návrh byl přijat. Jde o pozměňovací návrh školského výboru. Stanovisko garančního výboru je doporučující. Stanovisko pana ministra? Kdo je proti? Je to hlasování 225. Návrh byl přijat. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka. Stále jde o problematiku rozšířené kolektivní správy. Stanovisko garančního výboru nezaujal stanovisko. Stanovisko pana ministra?

Je to hlasování 226. Návrh nebyl přijat. Další bude hlasování o A8. Jde o pozměňovací návrh školského výboru. Týká se společného zástupce kolektivních správců. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

Proto další hlasování bude o A9.

Jde o pozměňovací návrh školského výboru. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

Návrh byl přijat. Tento pozměňovací návrh je totožný s C2 pana poslance Gazdíka, proto C2 je dále nehlasovatelný. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Váchy. Týká se povinnosti uživatelů a dalších osob při uzavírání smluv. Stanovisko garančního výboru je doporučující. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o G1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.

Návrh byl přijat. Další hlasování bude o A10. Tento pozměňovací návrh je totožný s C3 pana poslance Gazdíka a O1 pana poslance Procházky. Zároveň budeli A10 schválen, jsou nehlasovatelné G2 a F1, protože jdou proti sobě. Jde o pozměňovací návrh školského výboru. Týká se provozovatelů veřejné živé produkce, zkráceně výtvorů tradiční lidové kultury.